Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné pozměňovací návrhy, navrhuji hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.